Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. Nejprve vás ale všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.